Já se omlouvám, ale není možné hlasovat o něčem, co nezaznělo na mikrofon, takže to prosím přečtěte.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Kostřici.

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 39. Tento návrh byl přijat, procedura byla schválena. V tom případě nám nic nebrání, abychom zahájili hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, a já prosím pana zpravodaje, aby nás hlasováním provedl. Ty jsou pod písmenem A a pod písmenem B číslo 15. Dají se hlasovat společně.